Dále konstatuji, že následně na písemnou žádost paní předsedkyně o svolání mimořádné volební komise podle § 36 odst. 2 jsme se znovu sešli. Volební komise hlasováním rozhodla o revokaci původního usnesení.

Tady korektně i pro záznam konstatuji, že volební komise nehlasovala jednotně. Hlasování bylo: pro 9, proti 4, zdrželi se 2 a 1 bez vyjádření, ale bylo přijato toto usnesení v té nové podobě, a v tuto chvíli je tedy dodržena i desetidenní lhůta mezi komisí a samotnou volbou a můžeme VZP naplnit. Pro stenozáznam tady se omlouvám, musím rychle přečíst ty nové návrhy, aby byly zaevidovány, takže podle abecedního pořadí návrhy 20 členů Správní rady VZP.

Druhý bod.

Volební komise navrhuje provést volbu veřejnou pomocí hlasovacího zařízení, funkční období členů je čtyřleté v souladu se zákonem a započne dnešním okamžikem, dnem zvolení. Prosím o otevření rozpravy.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti? V hlasování číslo 96 bylo přihlášeno 185 poslankyň a poslanců, pro 176, proti žádný. Návrh byl přijat a my tímto můžeme ukončit tento bod. A otevírám bod číslo